Děkuji.

Samotný věk nelze považovat za významnou determinantu národních zdravotních výdajů.

Dokonce i kdybychom znali délku života v budoucnosti, tato informace by nám mnoho neřekla o vývoji výdajů na zdraví pro starší občany. V minulosti tomu tak nebylo. A teď vzniká ta otázka, proto tady o tom hovořím: Můžeme očekávat, že prodloužení délky života bude probíhat v dobrém zdraví, nebo budou lidé žít v horším zdraví? A to zase je potřeba analyzovat z hlediska těch důchodů a udržitelnosti systému.

To by bylo nemilé překvapení, protože já si myslím, že u tak závažného zákona, nebo někdo z vedení Sněmovny, že to doufám nenavrhne, nebo někdo z vládních poslanců, protože já myslím, že je to tak závažné téma, že je potřeba všem poslancům ve Sněmovně nechat čas na to, aby mohli mluvit, jak chtějí.

Takže určitě to je moje prosba, to je moje žádost, aby vládní koalice nenavrhla omezení řečnické doby žádného poslance, protože mluvíme o tom, že chcete ponížit důchody. To není legrace!

Samozřejmě. Ale také ten návrh se týká skoro 3 milionů lidí, které chcete připravit o zákonem dané peníze. To není jen tak!

Takže budu pokračovat. Existuje dobrý důvod věřit, že čím žijeme déle, tím méně jsme v průměru nemocní.

Mluvím, proč ta legislativní nouze, jako je to úplně mimo realitu, i ten váš návrh, ten vládní návrh, myslím tady vlády.

Proto o tom tady hovořím. Takže ne že mluvím tady o nemocích a o zdravotnictví, všechno je to o těch důchodech pochopitelně.

Jak lidé bohatnou, cení si zdraví více a chtějí spotřebovávat více zdravotnických služeb, zatímco rozvoj technologie u některých nemocí pomáhá snížit náklady léčby, například očkování, u jiných však náklady zvyšuje. Ačkoliv evropská populace stárne, je současně mimořádně zdravá. Tento faktor je klíčový pro konkurenceschopnost, protože dnešní hospodářský růst... Já bych možná poprosil o klid, jestli můžu, kolegové, protože já už nechci moc zvyšovat hlas, víte? Já bych také poprosila.

Tak můžete pokračovat. Teď jste mě trošku doplnila nad rámec. Ačkoliv evropská populace stárne, je současně mimořádně zdravá. Tento faktor je klíčový pro konkurenceschopnost, protože dnešní hospodářský růst je tažen spíše lidskými než fyzickými zdroji.

Zdraví znamená bohatství. Evropané proměnili získaná léta života ve volný čas.

To neříkám proto, že bychom měli tady stagnovat. Tady jenom cituji ekonomy. A co by to mělo znamenat pro politiky, tahle situace? Veřejná politika by měla tady podle autorů, taky opět jsou to západní ekonomové, tak by se měla populačnímu vývoji přizpůsobit, nikoliv se jej snažit měnit. Samozřejmě tím, jak se zvyšuje průměrný věk dožití, tak se otázka dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti dostala do politické agendy a vlády samozřejmě mohou na stárnutí populace zareagovat různými způsoby.

Ale český rozpočet má, může osekat zbytné výdaje, ale Fialova vláda to prostě nechce udělat. Samozřejmě... Vláda může ušetřit, přesně. Vláda může šetřit, šetřit na zbytných výdajích. To ale vláda nedělá.